Děkuji za slovo. Nechci hodnotit práci Senátu. A je to koaliční většina.

Děkuji. Připraví se pan poslanec Farský, protože pan poslanec Volný svou faktickou stáhl. Dámy a pánové, já budu velmi stručný.

Myslím si, že vlastně jiná varianta není, než hlasovat o senátní variantě. Na druhou stranu ale samozřejmě Sněmovna může hlasovat tak, jak uzná za vhodné, a víceméně nemusí projít ani jeden návrh.

Na druhou stranu asi je legální diskuse o tom, jestli tři roky, nebo rok, a možná na to mělo být víc času. Nemyslím si zase, že je to tak zásadní věc.

Nyní prosím s faktickou pana poslance Farského a připraví se pan ministr financí s faktickou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom představil konkrétní příklad, jak to může zkomplikovat život, pokud přistoupíme k tomu, že bychom hlasovali s účinností od 1. ledna, tento zákon schvalovali k 1. lednu 2015. Jsou různé grantové programy, které už jsou dneska vypsané a jsou vypsané za původních podmínek zákona účinného v době, kdy se vyhlašovaly.

Tak všechny se budou moci v tuto chvíli zrušit.

Jenom mi přijde zvláštní, že za celý rok nejsme schopni tento zákon schválit pro stát.

. Chováme se... Tak já to ještě jednou zopakuji. Nyní prosím pana ministra Babiše. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající.

Open data. I poradenské smlouvy.

Tak se podívejte. Takže já to dělám. A prosím vás, já nevím, o čem mluvíte. Tak se informujte! Účinnost je od vyhlášení ve Sbírce zákonů. A je to schválené sněmovní legislativou. Takže až tak. To, co my navrhujeme, je v podstatě, to většina starostů už dělá, protože oni jsou transparentní. O jaké desce to tady mluvíte? Vždyť je to elektronická deska. Takže já fakt nevím, o čem je ta debata. A pokud někdo říká: Platnost rok. Proč rok? Deset let, dobře, možná extrém. Ale proč rok, když jsou tam nějaké smlouvy, které jsou platné dva tři roky? Tak si myslím, že chceme být i transparentní, ne? Už nechceme krást. A my jsme nejhorší v čerpání evropských fondů přece v Evropě.

Takže opakuji, většina starostů si to dělá. A účinnost je zveřejněním ve Sbírce. Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Kalousek. Je potěšující, jak vám to jde vlastními slovy.

Že jste to tak dělat nezačal. Je to i jistě pozitivní krok, ale určitě to, co jste začal zveřejňovat na portálu Ministerstva financí, není zveřejňování podle mezinárodního standardu a registru smluv.

To, co teď děláte, opravdu není to, co bylo úmyslem zákona o registru smluv. A je to zcela mimo jakékoli uznávané mezinárodní standardy. Jinými slovy platí výhrada pana kolegy Farského. To, co je v tomto zákoně a co chcete po samosprávách, vy tvrdíte, že děláte, ale vy to neděláte. Vy děláte něco jiného.

A začněte to dělat podle mezinárodních standardů.

Děkuji za slovo.

To byla pravice, která říkala, že máme příliš mnoho operačních programů. Byla to pravice, která říkala, že nestihneme vyčerpat. Byla to pravice, která říkala, že si implementujeme finanční prostředky na něco, na co je Česká republika nebude potřebovat. A byla to levice, se kterou dnes sedíte ve vládě, která to takto prosadila a takto schválila. Takže nám to nevyčítejte.